Takže místo systémového přístupu, místo debaty o tom, jak říkám, například svázat valorizační vzorec se stavem ekonomiky, s tempem ekonomického růstu, poklesu či stagnace, tak paní ministryně chce do svých rukou nebo do rukou vlády mimořádně silný politický nástroj, že samotná vláda bez Poslanecké sněmovny bude schvalovat valorizace. Pokud dáte do zákona, že Sněmovna může například hlasovat o mimořádném příspěvku jako nějaký legislativní akt, tak je to v pořádku a tady nějaká většina se rozhodne. Ale svěřit tak velkou rozpočtovou kompetenci vládě nepovažujeme za šťastné, a pokud ten návrh sem doputuje v této podobě, tak budeme určitě proti.

Děkuji. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Upozorňuji, že jsme ve fázi závěrečných slov. Pokud další závěrečné slovo nechce paní ministryně, tak o závěrečné slovo požádal pan zpravodaj pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Máme vlastně pět možností schválit navýšení valorizace dle návrhu kolegy Vilímce a doufat, že Senát návrh ještě legislativně dopracuje, a vedle toho se dále rozhodnout, zda jednorázově přidat k důchodům příspěvek ve výši 1 200 korun dle mého návrhu, nebo 1 000 korun dle návrhu výboru pro sociální politiku, či 600 korun dle původního návrhu vlády, anebo z vlastní vůle nepřidat nic, to znamená zákon neschválit.

Jsem přesvědčen, že v tomto případě se nemusíme přít o politické přístupy, neboť dle mého mínění jde zejména o spravedlivější rozhodnutí, protože důchodci oprávněně vnímají svou situaci a její dosavadní řešení jako křivdu. Vezměte si jenom čas, který jsme strávili problematikou třetího pilíře, a kolik se dneska bavíme o jednorázovém příspěvku. Naše rozhodnutí by tedy nemělo být ani tak politické, ale vedené atributy morálními a naší empatií.

Jak jim chcete odůvodnit, že rostou mzdy, roste ekonomika, rostou odvody v podnikatelském prostředí, že ve veřejné a státní sféře porostou platy o 3 až 5 % a ústavním činitelům, tedy nám, vzrostou platy o téměř 7 %? Přitom důchodcům se valorizují ze zákona jen o 40 korun měsíčně, a pokud by prošel návrh jednorázového příspěvku, ten nejvyšší ve výši 1200, kromě návrhu ještě pana Vilímce, měsíčně by tato částka činila 140 korun, což činí zvýšení o necelých 1,3 % u průměrného důchodu. Mám za to, že by tento argument mohl stačit.

Omlouvám se tedy za ještě malé zdržení, ale nebude tak dlouhé jako přestávky.

Tak se ptám, pro koho asi má sloužit ono zatraktivnění. Zdá se, že jen pro hrstku vyvolených, kterým tento benefit nahradí část mzdy, protože nebude zatížen dalšími daněmi a odvody. Pro koho je to výhodné? Především pro zaměstnavatele. Návrh nebyl doprovázen takovouto povinností vybraných zaměstnavatelů a navíc se schválila možnost výběru úspor už od dovršení 60 let, což jde vlastně proti režimu předdůchodů. Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, nicméně dovoluji si vás upozornit, že jsme ve fázi závěrečného slova a bavíme se o jednorázovém příspěvku důchodcům, nikoliv o penzijním připojištění. Prosím, abyste se věcně držel tématu. Vážený pane místopředsedo, vážený pane řídící, nevěřím svým uším.

To jsem velmi rád. Takže budu pokračovat. Děkuji za tuto možnost.

To, aby se pilíř zatraktivnil. A jak to vlastně je?

Snižuje se počet, ale rostou peníze. Podívámeli se však na průměrné rozložení příspěvků účastníků, vidíme, že dnešní maximální výhodnou úložku, tedy 2 000 měsíčně, převyšují pouze muži ve věku 85 let a starší.

Všechny peníze tak k důchodu nevyužívá, ale zhodnocuje je.